Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, že jste zmínil naši snahu takříkajíc postavit zpátky na nohy státní podniky, které si vlastně armáda zřídila pro své účely, pro svůj prospěch v tom nejlepším slova smyslu, pro možnost pořízení velmi specifických nástaveb, které by asi bylo dost obtížné poptávat někde jinde, a celý proces by to velmi protáhlo.

Samozřejmě že v rámci toho také hlídáme cenu, protože na jedné straně je dobré podporovat ten státní podnik, na druhou stranu se nemůžeme nechat nějakým způsobem nákladově vydírat.

Další vystoupí pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Beznoska.

Vážený pane ministře, nepřítomný pane ministře, původně jsem vám chtěl položit otázku aktuální, která se týká obecnějších konsekvencí modelu dotací v naší zemi a případných dotačních podvodů.

Jaký je váš vztah k interpelacím jakožto základnímu institutu parlamentní kontroly vlády České republiky? Chcete nám tím něco sdělit, to jest považujete tento institut za nadbytečný? Naprostá většina poslanců Poslanecké sněmovny, kteří se vám v poslední době snažili položit osobně dotaz v rámci ústních interpelací, neuspěla, protože vaše účast snad na jednu dvě malé výjimky je v poslední době nulová. Zajímá mě vaše písemná odpověď na váš vztah k interpelacím jakožto institutu parlamentní kontroly vlády. Prosím pana poslance Beznosku. A připraví se paní poslankyně Nováková. Děkuji za slovo. Prosím tedy písemnou odpověď.

Letos nic takového není.

Další vystoupí paní poslankyně Nováková. Připraví se pan poslanec Zahradník. Děkuji za slovo. Vážená vládo, dámy a pánové. Můj dotaz se týká lesních mateřských školek. TOP 09 vždycky souhlasila s tím, aby se mateřské školy staly součástí péče o předškolní výchovu, protože je důležité, aby rodiče měli volbu a obecně existovaly i ve vzdělávacím systému alternativy. Včera byla schválena novela školského řádu, kterou byla prolomena hranice šesti let pro povinnou školní docházku, i když MŠMT se pokouší zavést pojem povinné vzdělávání. Tuto povinnost na základě práv dítěte mají ovšem pouze rodiče.

Kromě povinností poskytovat vzdělávání v souladu s rámcově vzdělávacím programem musí splňovat také řadu věcných podmínek včetně velmi přísného dodržování životosprávy. Moje otázka tedy zní, a je to otázka člověka, který si přeje, aby lesní mateřské školky mohly existovat, ale chtěla bych se zeptat, na základě jakých dokumentů bude tedy přesně orgán ochrany veřejného zdraví vyjadřovat souhlasné stanovisko se zařazením lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Myslím si, že všechny alternativy by měly žít v souladu, a když už jsme včera schválili školský zákon i proti souhlasu všech představitelů klasických mateřských škol, které vždycky opakovaly, že s tímhle tím zavedením nesouhlasí, tak přece jen bych se tedy zeptala, jak bude zabezpečeno, aby oba dva ty systémy, případně i systémy další mohly harmonicky vedle sebe fungovat.

Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych odpověděla na interpelaci paní poslankyně Novákové. Co se týká mateřských škol, tak jsou to školská zařízení, která jsou zapisována do školského rejstříku, a jejich hlavní podstatou je poskytování vzdělávací činnosti. Co se týká rámcového vzdělávacího programu, toto není nic nového. Na základě toho samozřejmě mateřské školy dlouhodobě fungují, existují, asi to víme všichni.

Já to pokládám za velký posun, co se podařilo za toho půl roku vyjednat. Ale samozřejmě z hlediska rovnosti budou muset splňovat přiměřeně ke své povaze všechny povinnosti jako ty školky ostatní.

Prosím, paní poslankyně. Máte prostor. Děkuji vám, paní ministryně.